Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 830/3. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi senátora Tomáše Goláně a poprosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Já poprosím, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, o klid v sále!

Prosím, máte slovo.

Dovolím si tedy proto vyjádřit se pouze k pozměňovacím návrhům, které byly přijaty Senátem a se kterými nesouhlasím.

Vládní podpora je tak rozložena mezi opatření Ministerstva práce a sociálních věcí programu Antivirus a opatření spočívající v aktivitě Ministerstva financí.

Nelze tedy souhlasit s kompenzací i pro osoby, které jsou obecně považovány za zaměstnance. Klíčová je zde existující hranice určená zákonem o nemocenském pojištění, která říká, kdo je a kdo není zaměstnancem. Tato kritéria by měla být i nadále respektována.

Pokud jde o dobrovolné pracovníky pečovatelské služby, pak dobrovolnictví v tom pravém slova smyslu z daňového bonusu vyloučeno není. Taková osoba dosáhne na kompenzační bonus, pokud je současně osobou samostatně výdělečně činnou. Pouze v situaci, kdy dobrovolníci dostávají odměnu za práci vyšší než 3 tisíce korun měsíčně, jsou zahrnuti do nemocenského pojištění zaměstnanců a nárok na kompenzační bonus jim nevznikne.

V daném případě tedy ani tady nechceme nahrazovat a nechceme vlastně kombinovat tyto odměny. Cílem druhého pozměňovacího návrhu...

Zároveň lze aktuálního stavu věcí předpokládat, že omezující krizová opatření budou ukončována spíše dříve, než bylo původně očekáváno.

Já bych jim za to tímto chtěla poděkovat za spolupráci.

Proto bych vás chtěla požádat o podporu zákona ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou.

Jsem tady s kompenzačním bonusem již podruhé a jsem tady proto, že ten kompenzační bonus přišel k nám do Senátu v pozměněné formě. To znamená, že je tady souběh. Já vím, že paní ministryně financí s tím nesouhlasila, ale Sněmovna to schválila.

A to byl důvod, proč já jsem se rozhodl to rozšířit jenom na ty pěstouny, jenom na ty pracovníky vlastně v těch sociálních službách a také na lidi, kteří mají malý příjem.